Pokud to schválíme, a současně a my jsme připraveni podpořit návrh pana předsedy Michálka.

Tak, já jsem vám rozuměl dobře, ale ona to jsou dvě hlasování. Nejdřív musíme vyčlenit hodiny, a pakliže je vyčleníme, tak teprve lze hlasovat o tom, že by se tam zařadil ten bod. Proto jsem nejprve to... Ale je tady spíše jiná informace, protože návrh, který byl pana poslance Kubíčka, nelze podle jednacího řádu vetovat, mám informaci. Takže o tom jako o protinávrhu bychom měli hlasovat. Já to nechci komplikovat, ale jsem přesvědčen, že ten postup, který navrhuje kolega Stanjura, není možný.

To nemůže být podle mě jedním hlasováním. Toto je můj názor.

Pane předsedo, prosím.

Pro pana ministra vnitra.

Třetí čtení.

Takhle, já jsem pochopil pana chápu, už to mám poznamenáno, budeme o tom hlasovat, ale já jsem pochopil návrh pana místopředsedy Kubíčka tak, že nejprve navazoval na to, že si prohlasujeme, jestli je možnost té doby pro třetí čtení dneska odpoledne, a následně tam navrhoval vložit jiný návrh, než jste navrhoval vy. Tak, máte slovo. Dobře, děkuji za slovo.

Teď budu mluvit k sociálním demokratům.

O to se tady už přeme čtvrtý týden.

Takže to je všechno stejná priorita. A to je celé. Uvidíme, jak rozhodnete.